K čemu je ta matematika dobrá. To se tady o tom mluví zepředu, zezadu.

Prostě bez té pracovitosti skutečně výsledků v matematice dosáhnout možné není.

To ale není obvyklé a není to i správné.

Ta společnost se zdá, že je nasycena, všichni si většinou, všichni možná ne, ale většina si myslí, že na všechno mají nejenom právo, ale i nárok, že ten nárok je i na maturitní zkoušku, které musí dosáhnout, jakkoliv třeba jejich předpoklady k tomu nejsou dobré.

Chtěl bych zmínit myšlenku pana ministra ty metodické kabinety.

Děkuji. Dámy a pánové, víte, já bych se na to radši podíval prostřednictvím trhu, co si přeje trh.

Všichni podnikatelé, všechny firmy, které směřují k tomu, co dneska Českou republiku podporuje, a to je vlastně průmysl a jeho návazné a paralelní pilíře. Uvědomme si, že průmysl dělá pro Českou republiku zhruba 35 % hrubého domácího produktu. A dneska vzdělanost v oblasti technického vzdělání, i když odečteme od toho ty kvazitechnické obory, které jsou ve středních školách, tak vlastně vzdělávání je spíš jenom v oblasti zhruba 18 % studentů, kteří jsou opravdu technicky vzděláni. A teď navazuji na to, co říkal nakonec i tady pan profesor Vondrák prostřednictvím předsedajícího, co říkal Martin Kolovratník a nakonec co říkal i pan kolega Václav Klaus prostřednictvím předsedajícího. My něco školíme odmala a snažíme se to samozřejmě technicky směřovat k tomu, aby ta budoucnost České republiky, která je malinká zemička na světě, a my jen máme šanci se uživit pouze v některém směru, ne ve všech směrech toho vějíře vzdělávání, který dneska už máme, tak probůh, to přece není možné, abychom odstoupili právě ve vazbě na to, když potřebujete nejenom v oborech průmyslu, ale potravinářství, zemědělství a nakonec i v těch průmyslech stále více dynamicky se rozvíjející jako zdravotnictví, tak potřebujeme prostě mít technickou přírodovědnou vzdělanost podpořenou maturitou z matematiky.

A pokud ty vysoké nároky nezměníme a půjdeme stále tou cestou, že umožníme vysokoškolské vzdělání 60 % lidí, tak kde máme tu přirozenou Gaussovu křivku, kde vysokou školou by měli projít opravdu lidé, kteří na to mají? A maturita z matematiky je prosím vás samozřejmě jeden z přirozených výběrů a filtrů toho, kdo na tu vysokou školu se dostane. To si přiznejme. To přece není špatně, když 20 nebo 30 % studentů neudělá maturitu z matematiky. No tak prostě na to nemají a budou pracovat například v oboru zdravotní sestra, ale bez maturity z matematiky. Akorát nebude studovat vysokou školu, protože ten člověk na to prostě neměl.